A tak začala ta neuvěřitelná kličkovaná, jejíž jsme tady byli jak účastníky, tak svědky. Pan první místopředseda vlády a ministr financí řekl: já jsem pro to, aby ta daňová podpora skončila.

Tak též hovořil váš rozpočtový expert, pan místopředseda Volný. Ten den, kdy zasedal rozpočtový výbor, mi volali všichni novináři a říkali: Co vy na to, že ANO se rozhodlo ukončit daňovou podporu biopaliv? Víte, oni na rozpočtovém výboru hlasovali jinak. A večer v televizi pan předseda Faltýnek říkal: To bylo nedorozumění.

Jde o to, jestli to chceme, nebo nechceme ukončit, protože je to pět miliard na podporu produkce prvního místopředsedy vlády, protože to po nás nikdo nechce, naopak od 1. 7. to bude zakázané, porušujeme právo, porušujeme evropské právo, porušujeme základy etiky a neuvěřitelným způsobem posouváme hranice toho, co je nebo není akceptovatelné pro konflikt zájmů. My jsme vám tedy vyšli vstříc a řekli jsme dobře, tak ať je to pan poslanec Rais. Bylo sice poněkud pozoruhodné, že někteří z vás jste se tomu tak strašně bránili, ale pak se domnívám, že ne úplně úvahou, ale trochu zmatkem jste skutečně dosáhli toho, co bylo naprosto v pořádku, hlasovat o ukončení návrhu biopaliv na návrh pana poslance Raise. A mohli jste splnit slib svého předsedy a ministra financí, slib svého předsedy poslaneckého klubu a slib svého místopředsedy rozpočtového výboru, že když to bude na návrh pana poslance Raise, že to rádi prohlasujete. Abych byl spravedlivý, lhali jste potřetí jenom v otázce biopaliv, jinak lžete pořád. Ale v této mimořádné věci biopaliv jste lhali veřejnosti do očí potřetí. Ve vší úctě, kolegové, vy si vážně myslíte, že vám projde úplně všechno?

A udělat naprosto cynickou dohodou v rámci vládní koalice, že prostě váš šéf dostane těch pět miliard za něco jiného? Já teď nevím za co, jestli to jsou zdravotnické poplatky nebo cokoli.

A vy jste dnes změnili veřejně deklarované politické rozhodnutí ve prospěch soukromého zájmu Agrofertu. Těch pět miliard je objektivně vyčíslitelných. To, že jste změnili politické rozhodnutí, je zcela jasné a doložitelné i z otevřených zdrojů. Promiňte, jste parta lhářů a korupčníků! To není urážka. To je pojmenování toho, jak jste se chovali v rámci biopaliv.

Členové vlády, paní a pánové, já bych se chtěl omluvit Poslanecké sněmovně, že jsem překročil pravomoci řídícího, když jsem komentoval vystoupení jiných kolegů.

Nikdy jsme si jako předsedové poslaneckých klubů, byť jsme byli z opačných politických táborů, nedovolili narušovat jednání a prodlužovat ho tím, že zneužíváme své přednostní právo. To jsme nikdy nedělali, a byly tady mnohem horší situace než je dnes.

Děkuji vám.

Já patřím mezi ty, kteří přednostní právo nezneužívají, takže rozumím tomu, co říkal pan místopředseda Filip.

Je to problém celé vládní koalice.

Chtěl jsem říci, kdo všechno hlasoval proti, a poděkovat těm vládním poslancům, kteří hlasovali v souladu se zdravým selským rozumem, o kterém tady dneska mluvil jeden vládní poslanec, a podpořili návrh na ukončení biopaliv.